Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Prosím.

Pardon, pane místopředsedo i pane předsedo, máte pravdu. Už jsem asi unaven. Týká se to přestupků a správních deliktů. Prosím. Týká se to úplně něčeho jiného. Zrušení sankce zákazu výkonu povolání.

Máme zákonnou sankci výkonu povolání za nějaký přestupek.

Myslím, že přistoupíme k hlasování. Každopádně zopakuji to, že jednací řád neukládá zpravodaji, aby říkal, o čem jsou jednotlivé body. Prosím, máte slovo, ale tak mluví jednací řád. Ale když pan zpravodaj uvede chybnou informaci? Já nevím, kam spěcháte! Třikrát jste mi už zopakoval... Ale taky když někdo uvede chybnou informaci, tak bychom snad mohli požadovat správnou informaci. Jednací řád nám taky neukládá opravit chybnou informaci. Uznal chybu, ale neřekl nám správný text! Dobře. Myslím, že jste napravil stav věci.

A týká se to bohužel zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let. Děkuji. Požádám pana ministra o stanovisko. Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Jenom abyste věděli, co jste odhlasovali.

To jsem chtěl, ať řekne. Takhle tady postupujeme. Já tomu rozumím. Ale předpokládá se, že by měl být připraven! Já vás požádám, pane zpravodaji, abychom pokračovali dál v jednotlivých bodech tak, jak byla schválena procedura. Prosím.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Nyní bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Bendy pod označením E3 a týká se také správních deliktů, za které může být uložený trest odnětí svobody šest měsíců až dva roky. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Kolegyně a kolegové, požádám vás o klid, ať je rozumět. Stanovisko pana ministra?

Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 342, přihlášeno 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 120. Návrh nebyl přijat.